Důvod je zřejmý. Tento rozpočet je extrémně špatný. Nejde jen o rekordní dluh v čase, kdy stát má rekordní příjmy. Jde o to, že vláda nehledá úspory tam, kde jsou reálné.

Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům. Fialova vláda, která před volbami slibovala rozpočtovou odpovědnost a snižování státního dluhu, si prosadila další rozpočtový deficit 295 miliard korun, který ovšem bude ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože drtivá většina expertů se shoduje na tom, že výběr nové daně z mimořádných zisků, takzvané windfall tax, zdaleka nenaplní vládní očekávání. Vláda v návrhu rozpočtu rovněž zvyšuje veřejné výdaje, ovšem nikoliv na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů Evropské unie a pomoci občanům Ukrajiny. V horizontu následujících tří let do příštích sněmovních voleb chce Fialova vláda zadlužit Českou republiku v součtu o rekordních a bezprecedentních 1,2 bilionu korun, což naši republiku uvrhne do neřešitelných finančních problémů. Největší problém Fialovou vládou navrženého státního rozpočtu je výdajová stránka, která je špatná jak strukturálně, tak v některých mimořádných výdajích, ať už jsou to zbraně, nebo zřejmě až 2 miliardy měsíčně na podporu migrace. Rozpočet je tak špatný, že se o něm vedou rozporné debaty i v rámci vládní koalice, i v rámci jednotlivých vládních stran. Debata patří k demokracii, ale ta měla předcházet v uplynulém roce a vláda měla přijít s návrhem, který má už vydiskutovaný a který alespoň rámcově je transparentní, což tento není. Namísto toho vláda Petra Fialy z ODS návrh mění za pochodu a nikdo nemá vlastně jasno, jak by měl rozpočet finálně vypadat. To je extrémní selhání jak ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS, tak celé vlády i celé vládní pětikoalice.

Není nic jednoduššího než spolu s výrobci zastropovat i ceny distributorů, a to vše jednoduchou vyhláškou Ministerstva financí podle zákona o cenách. Samozřejmě stačí se začíst do zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu a máme stovky stran čtení o tom, kde by se mohlo a mělo šetřit, přesněji, kde se stále nehorázně plýtvá veřejnými penězi.

Je to bezedná studna. Nemá ani smysl tady opakovat další náměty, kde lze ihned šetřit, protože na to prostě není ze strany Fialovy vlády politická vůle. Na politické ziskovky prostě bude tato vláda mít peníze vždycky, ale na účinnou pomoc lidem, které ožebračila vlastní nečinností, na to peníze tato vláda mít prostě nechce, tak jako prostě nechce mít levné energie, tak jako tato vláda odmítá něco účinného podniknout proti inflaci.

Málo se prý podle něj mluví o tom, že kvůli vysoké inflaci úspory obyvatel ztrácejí na hodnotě, a proto je potřeba, aby růst cen zpomalil.

Pan ministr měl možná pocit, že se méně mluví o znehodnocení úspor občanů. Může to být tím, že velká část českých občanů žádné úspory nemá a bojuje o holé přežití. Pana ministra a celou Fialu vládu bych ovšem rád upozornil, že tady nejste od toho, abyste moderovali témata, o kterých se má mluvit či nesmí mluvit, byť byste to dělali nejraději. Vážené ministryně a ministři, jste tu od práce, ne od slov. Máte sloužit těm, co vás platí. Tunelujete české zdravotnictví a zaslechl jsem výroky typu, že by si lidé měli zvyknout, že zdravotnictví není zadarmo a že by si měli připlácet.

Je to nehorázné! Je to opravdu nehorázné, co vaše vláda předvádí vůči slušným i pracujícím českým občanům!

Všechny peníze na účtech zdravotních pojišťoven jsou peníze z kapes občanů a firem, nic nám nepřišlo z Marsu, ale ani z Bruselu. Nikdo nemá nic zadarmo. Naši prarodiče, rodiče i my po celý život platíme, abychom my a naše děti měli zajištěnu lékařskou péči takzvaně bezplatnou, přesněji řečeno, hrazenou z veřejného pojištění.

Vy ve vládě asi máte snadno dostupné nebo máte určitě snadno dostupnou zdravotní péči, ale běžní občané, ti čekají na specializované zákroky i mnoho měsíců.

Ti, kdo pracují nebo celý život pracovali, se napřipláceli opravdu dost a je vrchol drzosti vypouštět signály, že lidé, co vás živí, by si měli ještě připlatit na to, co vrcholně celý život přeplácejí, zatímco cizincům, ekonomickým migrantům, dáváte sociální i zdravotní péči zadarmo.

Není důvod jásat.